Proto se v podrobné rozpravě přihlásím ještě k tomuto návrhu a samozřejmě se s ním vypořádáme ve třetím čtení. Ale pokládal bych za nepoctivé, kdybych tak neučinil, a až za pět, za deset, možná za patnáct let propukne problém, abych nemohl říct: já jsem vám to říkal, milé kolegyně, milí kolegové! Děkuji za pozornost. Děkuji panu poslanci Bendovi. Do obecné rozpravy už není nikdo přihlášen. Obecnou rozpravu končím. Je zájem o závěrečná slova u pana zpravodaje nebo navrhovatele? Připomínám, že pozměňovací nebo jiné návrhy, které v podrobné rozpravě přednesete, musejí být odůvodněny. Do podrobné rozpravy je přihlášen pan poslanec Martínek, kterému tímto uděluji slovo. Chtěl bych se tímto přihlásit k pozměňovacímu návrhu, sněmovnímu dokumentu pod číslem 579, který je nahrán k danému tisku.

Myslím, že jsem to odůvodnil docela podrobně a že tam bylo dost pádných argumentů na to, abychom to mohli podpořit, takže vás proto ještě jednou prosím a žádám o podporu tohoto smysluplného návrhu. Děkuji. Další v podrobné rozpravě vystoupí paní poslankyně Levová a po ní paní poslankyně Kovářová. Prosím, máte slovo. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi načíst svůj písemný pozměňovací návrh ke sněmovnímu tisku 138, který je evidován jako sněmovní dokument 977. Jedná se o pozměňovací návrh k vládnímu návrhu zákona o zpracování osobních údajů, tj. k tisku 138, týkající se výjimek pro účely vědeckého a historického výzkumu a pro statistické účely.

Děkuji za pozornost. Děkuji. Paní poslankyně Kovářová nyní vystoupí v podrobné rozpravě, po ní pan poslanec Rais. Prosím, máte slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych se přihlásila k našemu pozměňovacímu návrhu, který je veden v systému pod číslem 1303. Děkuji. Následuje vystoupení pana poslance Raise, po něm pan poslanec Kaňkovský. Prosím, máte slovo. Děkuji.

Děkuji. Dalším přihlášeným je pan poslanec Kaňkovský, po něm pan předseda Michálek. Máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající. Jak jsem avizoval, chtěl bych se přihlásit k pozměňovacímu návrhu ke sněmovnímu tisku 138. Je to pozměňovací návrh, který je zaveden v systému pod číslem sněmovního dokumentu 1082, a pokud se týká předmětu tohoto pozměňovacího návrhu, odkazuji na obecnou rozpravu a jinak podrobné odůvodnění je v samotném dokumentu. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, hlásím se tímto k pozměňovacímu návrhu, který je zaveden v systému pod číslem sněmovní dokument 1074. Jde o návrh na rozšíření působnosti Úřadu pro ochranu osobních údajů o ochranu práva na informace. Teď bych krátce popsal jeho obsah. Za prvé se rozšiřuje v obecných působnostech, jako je poskytování konzultací a podobné služby, ta působnost nejenom na oblast ochrany osobních údajů, ale i na oblast práva na informace, která s tím v podstatě souvisí.

Nejvyšší správní soud také v této já jsem to nazval brožurkou, ale přesněji řečeno je to sborník z vědecké konference, na které byli zástupci ze správních soudů po celé Evropě a mimo jiné tam prezentovali právě výsledky své praxe, že ochrana osobních údajů a zároveň ochrana práva na informace je pod jednou střechou, a ty výsledky jsou podle těchto zahraničních zástupců veskrze pozitivní. Proto si myslím, že bychom to měli převzít i zde do naší národní úpravy. Konkrétní úprava spočívá v tom, že by úřad získal poměrně úzce vymezenou působnost. Nešli jsme stylem, že by úřad rozhodoval o odvoláních, měl širokou působnost. Mohl by zasahovat v podstatě pouze formou přezkumného řízení, což znamená, že se přezkoumávají pravomocná rozhodnutí, o kterých už bylo rozhodnuto ve druhé instanci.

To znamená, pokud někdo žádá o informace, ten úřad je nečinný, odvolací správní orgán je také nečinný, tak v dnešní době nezbude nic jiného než podat žalobu na nečinnost, zatímco zde by bylo možné i tento specifický případ řešit u toho úřadu, a tudíž nezahlcovat soudy touto materií. Poslední bod, který se toho týká, je změna úpravy kvalifikace, protože pokud by tuto kompetenci skutečně úřad získal, a obecně si myslím, že se nadhodnocují kvalifikační požadavky pro šéfa a místopředsedu toho úřadu, aby musel mít jedině právní vzdělání.

Takže prosím, abyste zvážili podporu toho návrhu sněmovní dokument 1074. Děkuji. Pan poslanec Luzar, po něm pan zpravodaj Benda ještě v podrobné rozpravě. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Upozorňuji, že je složen ze dvou částí, a byl bych rád, aby ty dvě části, to znamená kodex a to sídlo úřadu, byly rozděleny v rámci zpracování předkladatelem. Děkuji. Prosím, máte slovo.

Do podrobné rozpravy není nikdo přihlášen, hlásí se někdo z místa? Není tomu tak. Končím podrobnou rozpravu. Je zájem o závěrečná slova? Není.